Myslím, že ty důvody tady padly jak z úst paní ministryně Maláčové, tak z mých před prvním čtením, takže bych jenom uvedla, že se jedná o mimořádné navýšení příjmů důchodců. Je navrhováno ve formě zvláštní státní dávky, a to jednorázového příspěvku, který by vyplatili plátci důchodů a podle návrhu zákona by bylo vyplaceno v prosinci 2020 jednotně pět tisíc korun. Tuto částku by přitom obdržel každý důchodce bez ohledu na výši svého důchodu. Podmínky pro nárok na poskytnutí příspěvku jsou stanoveny s přihlédnutím k měsíci výplaty a jsou vázány na listopad 2020. Forma jednorázového příspěvku se osvědčila například i v předcházejících letech.

Děkuji paní ministryni. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Prosím, aby se nyní ujala slova zpravodajka výboru pro sociální politiku, paní poslankyně Jana Pastuchová, a informovala nás o projednání ve výboru. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.